Nicméně pochopil jsem z reakce paní kolegyně Balaštíkové, že se tak jakoby dívá na to, že zahraniční řetězce tady mají zisky na úkor našich prodejců. Jenom bych chtěl připomenout koaličním poslancům, že jsme v loňském roce schválili zákon o potravinách, který by mimo jiné měl popsat, co to je česká potravina. A vzhledem k tomu, že do dnešního dne nemáme prováděcí vyhlášku k tomuto zákonu, přestože zákon už je v účinnosti, tak nejsme schopni aplikovat tyto oblasti. Bylo by dobře, kdybyste se postavili čelem aspoň k tomuto. Děkuji panu poslanci Bendlovi. Paní kolegyně Balaštíková se také hlásí k faktické poznámce.

Děkuji. Nyní pan poslanec Kořenek a pak s přednostním právem pan ministr zemědělství. Děkuji. Já tedy úplně nevím, jestli tomu dobře rozumím, ale v této zemi je naprosto běžné, že velké obchodní řetězce chtějí takzvaný zalistovací poplatek, prostě vyžadují platby, které v podstatě ti malí regionální dodavatelé nejsou schopni vůbec naplnit, proto si vytvářejí svoje sítě prodejen, prodávají potraviny přes ulici a podobně. Druhá věc se týká termínů splatnosti. Že je naprosto regulérně úvěrují, to si myslím, že je také obecně známo. Já si myslím, že ten zákon by měl pomoci především nám.

Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

Pan ministr zemědělství už čeká na své vystoupení. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Jsem rád, děkuji za slovo, pane místopředsedo. Teď zcela vážně. Já tady hájím nějaké principy. Jestli někdo dělá kšefty, tak je to vaše partaj, ne moje a ne já.

Já vím, jak funguje tržní ekonomika, která potřebuje nějaké vykolíkované prostředí, ale to, co vy tady děláte, to jsou zločiny proti fungování a proti prosperitě! Velice se ohrazuji proti tomu, aby mi tady někdo podsouval, že já snad za někoho bojuji. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Tak já se také ohradím proti tomu, co tady padlo. Pokud bych něco takového věděl, je oznamovací povinnost a určitě bych to hlásil policii. To za prvé. A za druhé. Podívejte se, co jste způsobili za své vlády lidem, kteří žijí běžným životem. Jak žili.

Já samozřejmě budu dodržovat jednací řád, jenomže tady byla výzva pro pana ministra zemědělství, on se těší na své vystoupení, ale bohužel předběhne ho pan kolega Laudát s faktickou poznámkou a pan poslanec Kučera také s faktickou poznámkou. Pan kolega Laudát to bere zpět, pan kolega Kučera také, takže s přednostním právem nejdříve pan ministr zemědělství a potom pan ministr průmyslu a obchodu. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Já jsem obchod dělal osm let.

Bohužel, jak já znám spoustu reálných skutečných situací, tak některé podotýkám některé obchodní řetězce a někteří jejich lidé se takto v některých případech chovají.

Protože zjevně zde bylo nějaké disproporční postavení, na které dopláceli drobní zákazníci, drobní klienti.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministru zemědělství. Nyní dvě faktické poznámky.

Děkuji, pane předsedající. Ve vší úctě, pane ministře, vy jste říkal: kdo se chová férově a eticky, nemůže mít s tímto zákonem žádný problém.

To je stejná logika. Hluboce věřící socialisté.